To znamená podle mě, že si vláda není jista, jestli nebude porušeno ústavní právo a jestli je to všechno v souladu s naším a mezinárodním právem. Analýzu právníků až na drobné výjimky nazýváte politickou proklamací a nikoliv právní analýzou jako takovou. Samozřejmě je to zásadní věc a nikoliv triviální, jak se někteří poslanci tady vyjadřují k této dohodě, protože pokud někomu umožňujeme v 11 lokalitách po dobu 10 let budovat objekty, do kterých nemáme přístup, nevíme, co se tam provádí za činnost, a nevíme, co je tam skladováno, a objekty mají režim jako ambasády, tak samozřejmě se jedná o zásadní omezení svrchovanosti České republiky. Tato vláda také odmítla takzvanou interpretační doložku k této dohodě, už jsem o tom hovořil, což v podstatě na Slovensku znamenalo výkladově, že se v žádném případě nejedná o zřízení základny jako takové. Dále, tuto dohodu nejde po 10 let vypovědět a nelze ji právně napadnout. Dohoda se nám zdá nevýhodná a zbytečná. Dávám si řečnickou otázkou, co se stane, když DCA dohodu nebudeme mít? Podle mého názoru se nestane vůbec nic. Také děkuji.

Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, budu stručný. Nemám rád úplně mlácení prázdné slámy. Budu tady opakovat některé věci, které zazněly i v tisku, a dovolím si říct můj náhled na věc. Má to posílit kolektivní obranu. Kolektivní obrana je přece o tom, že se dohodne nějaký kolektiv. Obrannou smlouvu máme s NATO, to znamená, že tady ta bezpečnost už je zaručena tou kolektivní obranou, že v případě napadení jakéhokoliv členského státu NATO ostatní státy mu přijdou na pomoc.

V té smlouvě se říká, že tady budou objekty, které bude používat americká armáda. Ale neustále slyším, že to základna nebude. Takže to bude asi nějaká virtuální základna? To je prostě tak nesmyslné slovíčkaření a nechápu, proč se věci nenazývají pravými jmény.

To za mě je prostě vzdání se určité části území ve prospěch jiného státu. Jako jsem byl proti sovětským vojákům na našem území, tak naprosto ze stejných důvodů jsem proti přítomnosti jakýkoliv jiných ozbrojených složek.

Poslední věc, která je pro mě velice ožehavá, je právě ta problematika případného trestního stíhání těch příslušníků ozbrojených sil Spojených států amerických. Už to tady taky padlo.

Takže ta reminiscence s těmi dobami minulými mně je opravdu úplně jedno, jestli ten voják, který tady bude, bude mít rudou hvězdu, nebo bílou hvězdu. Pro mě je to prostě nepřijatelné. Já si myslím, že bychom měli být svrchovaný, suverénní, stát a veškeré smlouvy, které jsou, by měly být minimálně oboustranně stejně výhodné a rozhodně ne nevýhodné v náš neprospěch.

Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Lesenská.

Paní poslankyně, prosím. Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové.

Zaměřuje se na přítomnost amerických vojsk na našem území. Ale zatímco Spojené státy americké mají prospěch z této spolupráce, není mi jasné, jaké konkrétní výhody z toho budeme mít my. Dalším důležitým problémem je dle mého omezení suverenity České republiky. Smlouva stanovuje, že americké jednotky mohou operovat na našem území bez naší kontroly a dohledu. Znamená to, že mohou přijíždět, umisťovat vojenskou techniku, dokonce i nejrůznější druhy zbraní, aniž bychom o tom měli kompetentní informace a možnost rozhodovat o tom, co se děje na našem vlastním území. Tím pádem ztrácíme kontrolu nad naší vlastní obranou a bezpečností. Žádná ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně neměla tuto smlouvu ve volebním programu a není ani součástí koaliční smlouvy nebo programového prohlášení vlády. Znamená to podle mého, že rozhodnutí o této dohodě bylo přijato bez možnosti vyjádřit náš názor prostřednictvím voleb nebo prostřednictvím referenda. Je zásadní, aby takové záležitosti, který mají vliv na naši zemi a občany, byly předmětem demokratického procesu a široké veřejné diskuse. Nakonec je důležité zdůraznit, že tato dohoda nenaplňuje principy mezinárodního míru a stability, alespoň podle mého názoru. Místo aby přispívala k upevnění spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, vyvolává obavy. Jsme členy NATO, proč tedy tato smlouva? Proč my, proč tak narychlo, když ji nemají ani další členové NATO? A proč v tomto nevýhodném znění, když státy, které smlouvu s USA již podepsaly, ji mají na rozdíl od nás daleko vyváženější? Ve světle těchto skutečností jsem přesvědčena, že je důležité, aby byla dohoda znovu zvážena a podrobena důkladné parlamentní a veřejné diskusi. Musíme zajistit, že jakékoliv dohody týkající se naší obrany a bezpečnosti jsou v souladu s našimi zájmy, hodnotami a demokratickými principy. Ztráta suverenity a omezení naší kontroly nad vlastním územím a obranou jsou vážnými záležitostmi, které by neměly být podceňovány. Jako poslankyně Parlamentu České republiky jsem se zavázala hájit zájmy naší země a občanů. Budu se snažit zajistit, aby tato dohoda byla přezkoumána a aby se brala v potaz veškerá rizika, obavy a demokratické principy, které jsou spojeny s jejím provedením. Je naší povinností zajistit, že rozhodnutí ohledně naší obrany a bezpečnosti jsou přijímána s maximální transparentností, veřejnou podporou a respektem k demokratickým procesům. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Černý. Pane poslanče, prosím.

Mnoho toho, co jsem chtěl říct, zde již od mých kolegů zaznělo. Zmíním proto jen to nejdůležitější.